Takže já jsem chtěl požádat, abychom skutečně dodrželi to, co říká jednací řád Poslanecké sněmovny, abychom nejprve dokončili rozpravu, protože zákon předsedajícímu nedává žádnou kompetenci, aby tu rozpravu ukončil o své vlastní vůli a dal hlasovat. To usnesení, které schválila Poslanecká sněmovna jako autonomní, je třeba vykládat tak, že je vázáno na podmínku, kterou stanoví zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedo. Já jsem také neukončil rozpravu z vůle předsedajícího, který tak může učinit, pouze jeli vyčerpána rozprava, ale navrhl jsem hlasování. Proti tomu postupu byla vznesena námitka, námitka nebyla přijata.

Proti takovému postupu bylo použito veto dvou poslaneckých klubů, tedy nebyl zájem ze strany těchto klubů o to, aby rozprava byla vedena v další hodiny, a musím tedy podotknout, že já navrhuji a procedurálně nechám hlasovat o ukončení rozpravy Poslaneckou sněmovnu. Rozumím vaší námitce, já znám ten nález Ústavního soudu velmi podrobně.

Nyní s přednostním právem předseda klubu sociální demokracie...

Děkuji, pane místopředsedo.

Jenom čistě časově. EET leželo v Poslanecké sněmovně takřka rok. Tento zákon je zde v Poslanecké sněmovně od konce května. Je potřeba si uvědomit, že koalice za tuto dobu nevyužila možnosti zkrátit lhůtu na projednávání. V průběhu projednávání tohoto zákona byly prázdniny, které jste si, milá koalice, vzali, protože bylo možné svolat jednání Poslanecké sněmovny i v průběhu prázdnin, vyčlenit tomu řádný čas a tento zákon projednat. V průběhu projednávání EET také došlo k tomu, že poslanci byli limitováni svým vystoupením dvakrát deset minut. Z toho vyplývá, že jste museli zařadit jednání Sněmovny do výborového týdnu, rozbili jste jednání výborů a narušili jste standardní průběh jednání Poslanecké sněmovny. Z tohoto důvodu je potřeba říct, že tyto dvě věci jsou naprosto odlišné a z vaší strany, milá koalice, skutečně došlo k porušení jednacího řádu a nevyužití všech možností, které jste měli, dát tomu víc času, příp. omezit rozpravu. Já myslím, že nebylo potřeba omezit rozpravu, protože byl jeden přihlášený v době, kdy byl podán návrh na pevný hlasovací čas, a zbývala nám k projednání ještě poměrně celá doba. Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Já jsem chtěl tři krátké reakce, přičemž vlastně už dvě řekli potom, co jsem se přihlásil, moji předřečníci. Ale je potřeba to asi zopakovat. Já jsem minulý pátek navrhoval dvě věci.

Druhá poznámka on to řekl už pan předsedající. Pan předseda poslaneckého klubu hnutí ANO navrhl pevné hlasování o zákonu a o pozměňovacích návrzích opravdu v době, kdy byl přihlášen už jenom jeden řečník a byl to pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Kalousek.

Pane předsedo.

O čem to, proboha vás prosím, mluvíte, kolegové?

Samozřejmě že kolegové všichni, kteří chtěli ještě promluvit, by se v okamžiku otevření rozpravy přihlásili během mého diskusního příspěvku. O tom nelze pochybovat.

A vy nám tady začnete vyprávět, že jsme se přihlásili pozdě? Tak jako kdy se člověk má hlásit do diskuse? Hned na začátku vyhlášení, anebo se smí přihlásit ještě v okamžiku, kdy ten poslední mluví?

Udělali jsme to z dobrých důvodů, z důvodů, aby nevznikl další precedent. Můžete si o tom myslet, co chcete, ale postupovali jsme v souladu s jednacím řádem. To, co děláte vy, je postup v rozporu se zákonem, postup v rozporu s jednacím řádem. A vy to víte. Máme nález Ústavního soudu, který říká, že stanovit pevné hlasování v době, kdy ještě nebylo umožněno všem poslancům, kteří chtěli vystoupit v rozpravě, je v rozporu se zákonem, tedy s jednacím řádem. A nemůžete ani říct, že jste to nevěděli, protože tu existuje rozhodnutí Ústavního soudu. Takže můžete si tady většinově prohlasovat, co chcete, ale není to tak, že byste postupovali tím, že máte většinu, v souladu s jednacím řádem. Naopak, vědomě porušujete zákon. A to je velmi smutné.